To, co navrhuje pan kolega Kott, tam jsou dva mezičlánky ti, kteří nějakým způsobem kaly ještě zpracovávají, případně instituce nebo podniky, které umožňují to, co ať už producent, nebo spotřebitel kalu, zemědělec, udělat nemůže, neboli je po určitou dobu skladují.

Děkuji. Mám tady přihlášku pana poslance Kučery. Zeptám se fakticky, nebo řádně? Fakticky, prosím, máte dvě minuty. Dobrý den, děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně, jenom krátce zareaguji na vystoupení svého předřečníka pana poslanec Zahradníka. Skutečně rozumím tomu, že pan ministr Brabec musí reagovat na požadavky Evropské komise. Je ovšem pravdou to, že tady máme za poslední rok tuším třetí novelu zákona o odpadech. To už mi tak správné nepřipadá. To, že do novel jsou načítány poslanecké pozměňovací návrhy, je samozřejmě legitimní.

Děkuji. To byla faktická poznámka pana poslance Kučery. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, a proto rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Pan ministr? Prosím, máte slovo. Já bych chtěl vaším prostřednictvím, pane předsedo, jenom poděkovat, a to říkám bez vší ironie, svým věrným fanouškům z opozice, kteří mě doprovázejí a určitě mě budou, doufám, doprovázet i další část mé mise na Ministerstvu životního prostředí, panu kolegovi Zahradníkovi i panu kolegovi Kučerovi.

Byl schválen vládou, nyní se intenzivně připravuje paragrafové znění, které by mělo někdy v průběhu září, října přijít do vlády.

Děkuji, pane předsedo. Já velmi stručně.

Přesto bylo předloženo několik závažných pozměňovacích návrhů. Výbor se s tím popral a projednal to, nakonec navrhuje i způsob hlasování.

A také bych chtěl potvrdit, že určitě je potřeba, abychom co nejrychleji přijali velkou novelu zákona, nový zákon o odpadech, abychom se už nemuseli stále a stále vracet k novelám malým, které u tohoto zákona i postupně ukazují, že by mohl být nepřehledný. Jinak tedy můžeme zahájit hlasování o zákonu jako takovém.

Děkuji, pane předsedo.

Já navrhuji, abychom jako první hlasovali o legislativně technické úpravě, kterou přednesl na tomto zasedání pan poslanec Kott.

Potom abychom hlasovali jedním hlasováním o bodech A1 až A12, to je velký doplňující návrh o nakládání s nebezpečnými odpady, balení, pneumatiky a tak dále.

Prosím o novou registraci. Pustíme se do hlasování.

Pan ministr? Dvakrát kladné. Kdo je proti?

Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Prosím stanovisko. Dvakrát kladné. Zahajuji hlasování.